Zemědělci říkají: nám nevadí výše dotací, nám vadí jenom to, že když se ty dotace sjednávaly, tak byla jiná cena eura, než je dnes. Takže tam je pět procent, nebo sedm procent rozdíl v ceně. Takže dneska dostávají méně těch dotací, než jak se ta cena sjednala. Ty dotace jste sjednávali vy, tradiční strany, ne my nováčci, jak nás nazýváte. A chci jenom znova podotknout, že v tom zemědělství většina těch malých je spokojena s výší dotací. Jsou nespokojeni pouze s tím, že si nejsme schopni ohlídat dovoz dotovaných potravin z ostatních států. Děkuji. Vypadá to, že jsme vyčerpali faktické poznámky, a nyní máme čtyři vystoupení s přednostním právem, zatím. Paní ministryně financí, potom pan poslanec Farský, potom pan zpravodaj a potom pan předseda Bělobrádek. Takže paní ministryně, prosím máte slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den.

... kterou jsem dnes předložila na vládu. A pak mi dovolte takové malé shrnutí a názor k tomuto pozměňovacímu návrhu, který je dnes projednáván.

Začali jsme diskutovat problémy, které přinesla aplikační praxe. To znamená, především jsme se zabývali různými podněty o povinnosti evidovat jen na území České republiky.

Začali jsme debatovat možnost nějakého vynětí pro poplatníky s paušální daní, ale s jinou paušální daní, než o které tady mluvil pan předseda Okamura, protože ten pohled na paušální daň je samozřejmě dvojí. A ten druhý, o kterém hovořil on, je německý model, který by samozřejmě znamenal velice složitou práci na několik, troufnu si říct, let. A nevím, jestli by tady vůbec měl politickou podporu, protože by znamenal, že v podstatě každý zaplatí nějakou daň. Tak to v tom Německu je. Že prostě každý zaplatí nějakou daň. To znamená podle regionu, podle místa a tak dále. To znamená, že by to bylo úplně jiné pojetí, protože my máme dneska celou řadu podnikatelů, kteří zcela legálně daně neplatí, protože uplatní slevy a odpočty a na daň nedosáhnou.

Jenom pro shrnutí.

Čili zrušil zmocnění pro vládu nějakým způsobem stanovovat výjimky formou nařízení vlády. Což jsme de facto využili pouze jednou, nebo dvakrát.

Což ve svém konečném důsledku znamenalo, že došlo k odložení třetí a čtvrté fáze do doby, než tato novela vstoupí v účinnost.

My jsme už nevrátili platby kartou do novely.

Protože jakákoliv změna a já toto považuji za správné bude moci být do budoucna prováděna pouze na základě zákona.